Děkuji, pane předsedající. Nebudu číst celé ty body, protože jsem to četl zrovna v podrobné rozpravě, takže vždycky jenom přečtu, o který bod se jedná.

V hlasování pořadové číslo 76 přihlášeno 86 poslankyň a poslanců, pro 86, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh prosím.

Další návrh. Hlasujeme o bodu 2, usnesení B2, který se týká toho, že předseda vlády nepředložil zprávu, kterou měl předložit během každých tří měsíců.

V hlasování pořadové číslo 79 přihlášeno 85 poslanců, pro 35, proti nebyl nikdo. Další návrh.

Hlasujeme o bodu 5, který se týká naplnění usnesení Poslanecké sněmovny o poskytování informací poslancům. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Další návrh. Hlasujeme o bodu 6, který se týká toho, že vláda částečně naplnila usnesení Poslanecké sněmovny ve věci strategie testování.

Návrh byl zamítnut.

V hlasování pořadové číslo 84 přihlášeno 85 poslanců, pro 34, proti nebyl nikdo. Návrh byl zamítnut. Hlasujeme o bodu 9, který se týká toho, že vláda naplnila usnesení Poslanecké sněmovny tím, že vydala manuál k provozu škol a školských zařízení.

V hlasování pořadové číslo 85 přihlášeno 85 poslanců, pro 35, proti 0.

V hlasování pořadové číslo 86 přihlášeno 85 poslanců, pro 31, proti 0. Návrh byl zamítnut.

V hlasování pořadové číslo 88 přihlášeno 87 poslanců, pro 29, proti byli 2. Návrh byl zamítnut. Další návrh prosím. Nyní hlasujeme o bodu 3, který se týká zveřejnění na internetových stránkách aktuálních informací o současné a plánované testovací kapacitě čekacích dob všech odběrových míst, aby bylo využití sítě optimální.

V hlasování pořadové číslo 89 přihlášen 88 poslanců, pro 35, proti nebyl nikdo. Návrh byl zamítnut.

Návrh byl zamítnut.

V hlasování pořadové číslo 91 přihlášeno 88 poslanců, pro 34, proti 5. Návrh byl zamítnut.